Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Máte slovo, pane ministře. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl předkládaný vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Ačkoliv v prvním čtení bylo odhlasováno, že návrh zákona bude projednán pouze ve výboru pro zdravotnictví, považuji za užitečné, že jej nakonec projednaly i další dva výbory, jejichž působnosti se tato nová právní norma rovněž týká. Při projednávání návrhu na jednání výborů zazněla ze strany vystupujících poslanců sice převážně podpora návrhu zákona, ale i kritika.

K některým tématům, která rezonovala napříč výbory, a předpokládám, že se na ně zaměří diskuse i dnes, bych rád ve stručnosti sdělil následující. Pokud jde o úplný zákaz kouření v restauracích a jiných zařízeních, rád bych znovu zopakoval, že hlavním motivem pro předložení návrhu tohoto opatření je ochrana zdraví nejen hostů, ale i zaměstnanců těchto zařízení. Všichni zaměstnanci mají právo dýchat v práci čistý vzduch. Pokud jde o užívání elektronických cigaret na místech, kde je kouření zakázáno, Ministerstvo je k tomuto typu výrobku stále obezřetné a nepovažuje jej za zcela neškodnou záležitost. Ačkoliv v případě elektronických cigaret nedochází k procesu hoření a inhalaci kouře, zda se jedná skutečně o vhodnou alternativu pro stávající kuřáky, ukáže až čas. Zde jsem však ochoten připustit kompromis v tom smyslu, že zákaz používání elektronických cigaret se nebude vztahovat na restaurace, bary nebo zastávky veřejné dopravy. Ale domnívám se, že například ve školách nebo na dětských hřištích své opodstatnění má. Rozhodně nemohu podpořit pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kterým se navrhuje zcela problematiku elektronických cigaret z působnosti návrhu zákona vypustit.

Pokud jde o prodej alkoholických nápojů, při projednávání zákona v ústavněprávním výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru pro zdravotnictví byly shodně přijaty pozměňovací návrhy poslanců týkající se prodeje alkoholických nápojů na sportovních akcích, kdy se zvyšuje původní hranice objemového alkoholu ze 4 % na 4,3 % u alkoholických nápojů, které na nich bude možno prodávat. Ministerstvo tento návrh podporuje. Rovněž byla schválena úprava, která byla předem projednána s ministerstvem a kterou se doplňuje do § 11 odst. 2 písm. b) výjimka pro prodej a podávání alkoholických nápojů ve školách a školských zařízeních, ve kterých probíhá výuka v oborech vzdělávání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví, zemědělství, potravinářství nebo potravinářskou chemii.